Pane poslanče, vy to sem pak ještě pošlete. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já musím upřesnit svůj výrok vzhledem k tomu, jak nás osočil jako sociální demokracii pan předseda klubu ODS Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího. Sociální demokracie udělala maximum možného pro důstojný život lidí v této zemi, seniorů a důchodců zvláště, počínaje valorizačními mechanismy, navyšováním důchodů, navyšováním platů atd.

Nyní na faktickou poznámku požádám o vystoupení pana poslance Miroslava Kalousek a připraví se pan poslanec Jan Skopeček.

Děkuji za slovo.

Zřejmě jste věděli proč.

K panu předsedajícímu jednu poznámku.

Jenom bych chtěl, prosím pěkně, podotknout, že já to přednostní právo mám také.

Přesně vím, co dělám. Děkuji pěkně.

Bohužel i vaším hlasem jsem se včera nedostal ke slovu. Takže já tu vaši připomínku považuji za naprosto neuvěřitelnou.

Opravdu to vaše vystoupení považuji za neuvěřitelné.

Vaše dvě minuty. Dobrý den.

Zatím poslední dva přihlášení. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. K panu poslanci Volnému vaším prostřednictvím.

Na to jsem se ptal. Ptal jsem se například na to, jaké vláda činí kroky v důchodové reformě, abychom veřejné finance do budoucna dokázali ufinancovat. Jestliže důchodový systém, který je založen na prvním průběžném pilíři, zůstane nastaven tak, jak je, tak do budoucna budeme muset hledat zdroje. Peníze, z čeho se to zaplatí. Standardně to fungovalo tak, že společnost měla dostatek dětí, budoucích plátců daně, a díky průběžnému pilíři se vyplácely důchody těm, kteří byli starší a pro tu společnost pracovali.

Takže to není o tom, že si předplácíme důchody, ale o tom, že platíme důchody, nebo z těch odvodů se platí důchody lidí, co už v důchodu jsou. A jestliže nebude dostatek dětí, jako že jich není, v tom případě nebude dostatek zdrojů na to, aby se ty důchody dlouhodobě dokázaly ufinancovat. Demograficky jsme na tom velmi špatně. A jestliže se nespojí důchodová reforma i s řadou silných, ekonomicky silných prorodinných opatření, tak nemá šanci na úspěch. Protože dítě v rodině není možné, aby bylo sociální problém. Není možné, jestliže rodiny mají dítě, začaly ekonomicky chudnout. My jsme přesvědčeni, že rodiny, které se rozhodnou, nebo partneři, kteří se rozhodnou mít dítě, by měli být motivováni i ekonomicky.

My jsme přesvědčeni, že lidé, kteří chodí do práce, by měli být dostatečně odměněni, aby toto nemuseli řešit. A k tomu směřuje moje další otázka.

A je potřeba si uvědomit jednu věc.

A to, co mě zajímá, je, s čím skutečně vláda přijde a kde sežene peníze na důchody v delším časovém horizontu, než je jedno volební období.